Kdo souhlasí... Omlouvám se, končím hlasování, prohlašuji ho za zmatečné.

Tak pro jistotu zopakuji, aby bylo naprosto jasné, o čem hlasujeme.

Nikdo nenamítá. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl zamítnut. Upozorňuji, že to znamená novou volbu ve všech výborech kromě bezpečnostního, to budeme teď hlasovat.

Nezpochybňuji to hlasování, jenom upozorňuji, že jsem nebyl započítán.

Takže budeme hlasovat o námitce pana kolegy bezodkladně. Kdo je pro vyhovět námitce? Kdo je pro?

S přednostním právem pan předseda Fiala. Dobrý den, dámy a pánové. Já myslím, že jsme úplně nepochopili, o čem máme hlasovat.

S přednostním právem pan místopředseda Hamáček. Já k té proceduře.

Já si dost dobře nedokážu představit, že do budoucna tady zavedeme praxi, že pokud někdo bude požadovat oddělené hlasování, tak nejprve o tom budeme hlasovat.

Děkuji.

Vážené kolegyně, kolegové, je mi to líto, ale v tom případě navrhuji oddělené hlasování u všech předsedů výborů.

Bude třeba přerušit schůzi? Maličké strpení, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Takže tedy budeme hlasovat o jednotlivých výborech odděleně. Takže kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně petičního výboru potvrdili paní poslankyni Helenu Válkovou. Budeme hlasovat.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně rozpočtového výboru potvrdili paní poslankyni Miloslavu Vostrou.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy kontrolního výboru potvrdili pana poslance Romana Kubíčka. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Děkuji.

Kdo je proti?

I tento návrh byl přijat. Nyní budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro evropské záležitosti potvrdili pana poslance Ondřeje Benešíka. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy hospodářského výboru potvrdili pana poslance Radima Fialu. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?